Dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej zahraniční cesta, Maláčová Jana pracovní důvody, Plaga Robert pracovní důvody, Staněk Antonín zahraniční cesta, Toman Miroslav pracovní důvody.

Dále bychom se měli věnovat dalším bodům z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku zákony první čtení.

Pane poslanče, máte slovo. A já vás prosím o klid, abychom slyšeli pana poslance.

Všichni našli smrt v plynové komoře. Nikdy nesmíme zapomenout.

A současně bych vás tímto chtěl požádat o minutu ticha k uctění památky těchto obětí. Děkuji vám. Děkuji a já souhlasím.

Tak, paní poslankyně, máte slovo.

Dobrý den. Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a vážení pánové. Předstupuji před Sněmovnu Tak já prosím o klid!

Ten bod by měl název Hudební produkce předsedy Poslanecké sněmovny v památkově chráněném prostoru jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Dovolte mi zdůvodnění tohoto návrhu.

Podle vyjádření současného předsedy Poslanecké sněmovny se tato zvláštní akce konala někdy po parlamentních volbách na podzim roku 2017.

Blíže dění nebudu popisovat, nebyla jsem jeho účastníkem, ale myslím, že ty fotografie jsou docela výmluvné. A s tím souvisí otázka, jak se účastníci této veselice vlastně do jednacího sálu dostali.

To bych chtěla slyšet.

Sídlo dnešní Poslanecké sněmovny je národní kulturní památkou a je pod přísnou památkářskou ochranou včetně tedy toho sálu, ve kterém my jako poslanci jednáme. Ti, kteří sedí na galerii pro hosty, musí vyhovět bezpečnostním předpisům. Ti, kteří mohou vstoupit do jednacího sálu, se musí podrobit minimálně společenskému úzu, který jim říká, co mohou a nemohou v takovém prostoru dělat.